Předložený návrh uvede ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Úmluva patří do kategorie smluv, jejichž přijetí nebo přijetí jejich změn je podmíněno souhlasem Parlamentu České republiky a ratifikací prezidentem republiky. Účelem úmluvy je zohlednit aktuální okolnosti v boji proti dopingu, posílit činnost národních antidopingových organizací a vytvořit celosvětově smluvní rámec pro společný boj vládních i nevládních organizací proti dopingu. Do současné doby přistoupilo k úmluvě přibližně 197 zemí.

Jedná se v zásadě tedy o procesní záležitost, tyto změny jsou technického a doplňujícího charakteru. Vláda České republiky vyslovila souhlas s přijetím změny

Změna Přílohy I aktualizuje a doplňuje tuto přílohu o nově zařazené látky a metody s dopingovým účinkem. Jedná se o následující úpravy: změna a upřesnění názvosloví některých látek, malé změny v rozdělení skupiny stimulancia, změna znění a uspořádání skupiny hormony včetně nových příkladů.

Tolik stručně uvedení vládního návrhu. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Rom Kostřica. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, dobrý den. Myslím, že paní ministryně tady řekla velmi přesně všechno, co bylo důležité.

Děkuji vám. Já děkuji a otevírám obecnou rozpravu.

Pan zpravodaj také ne. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Já se táži, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Zahajuji tedy hlasování.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat a bude projednán v zahraničním výboru.

Omlouvám se, já jsem neviděla. Prosím, pane poslanče. Dobrý den, chtěl bych navrhnout ještě zdravotní výbor, protože si myslím, že to tam spadá zcela určitě. Není tomu tak.

Prosím, abyste se znovu všichni přihlásili svými kartami.

Proti?

Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Končím projednávání tohoto bodu.